To si myslím, že tam je jednoznačné. Co se týče zdravotního výboru ve středu, naprosto s vámi souhlasím, jenom musím říci, že ten termín vlády je na vás. To nedělal zdravotní výbor, to je opravdu rozhodnutí vlády, takže tam bychom výtku pro zdravotní výbor nemohli úplně přijmout. Co se týče té lázeňské péče, to jsem tu ani nechtěla zdůrazňovat, protože jsme na toto téma měli, je to několik dnů, kulatý stůl, kde jsme nabídli i lázní určitou součinnost v rámci možností tedy zdravotnických a očekáváme zpětnou vazbu, kterou zatím nemáme.

A vracíme se do obecné rozpravy. Já vám, pane předsedající, děkuji. Já už jsem nevystupoval tady s faktickou poznámkou k černým číslům nemocnic. Jsou tady kraje, které prostě do těch nemocnic posílají stovky milionů, protože těm nemocnicím ty peníze chybí, a pak v těch účetních uzávěrkách samozřejmě to vyjde v černých číslech. Tak to jenom na krátké doplnění. Nyní mi, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte krátce okomentovat předložený návrh. Dovolím si své vystoupení zahájit několika základními konstatováními, která se dotýkají návrhu vlády snížit platby za státní pojištěnce.

To tady bylo řečeno a tak to prostě je. Je to neoddiskutovatelný fakt.

Vláda z mého pohledu nepravdivě tvrdí, že bere peníze zdravotnictví, které v tuto chvíli nepotřebuje. Ale já si myslím, že zdravotnictví je potřebuje. Potřebuje na léky pro velké skupiny pacientů, kteří k nim nemají doposud přístup. Zkrácení dlouhých čekacích lhůt na některé vyšetření a operace. Potřebuje ty peníze zdravotnictví na investice do nemocnic, které jsou mnohde silně podinvestované.

Praktičtí lékaři nemohou předepisovat účinné léky na osteoporózu, což se týká desítek tisíc, možná stovek tisíc lidí. To vám neříkám jako opoziční poslanec, ale můžu vám citovat například profesora Škrhu, profesora Vráblíka a další předsedy odborných lékařských společností a lékaře, kteří se k tomu veřejně a v médiích vyjadřují. Pozměňovacím návrhem navržený valorizační mechanismus by z mého byl v pořádku nebýt jeho jak bych to řekl? nebýt jeho základu, který je uveden.

V rozporu podle mého se samostatnou obecnou metodikou jím navrženého valorizačního mechanismu.

Sečteno a podtrženo, vláda bere zdravotnictví peníze, a to hned dvakrát. Vláda hovoří o tom, že nebude omezovat kvalitu a dostupnost zdravotní péče, ale já se ptám: Kde je nějaký rozvoj, který také něco stojí?

Snižování objemu prostředků do zdravotnictví může tento pozitivní trend zvrátit. Odmítám proto přistoupit na falešnou hru vlády, že ve zdravotnictví je tolik peněz, že samo neví, co s nimi. Samozřejmě, že i dnes peníze chybí. Chybí z důvodu omezených finančních prostředků a ani dnes se neproplácí ty nejdražší léky velkým skupinám pacientů, přestože by zlepšily jejich zdravotní stav. Určitě máme stále dlouhé čekací lhůty na řadu vyšetření, která bychom potřebovali provést rychleji s ohledem na potřebu včasné diagnostiky pacientů.

Pokud vláda trvá na tom, že peněz v českém zdravotnictví je tolik, že je potřeba nějaké vrátit do státního rozpočtu, měla by se z mého pohledu přepsat učebnice ekonomiky ve zdravotnictví a farmakoekonomiky. Léky jsou limitovanou, takzvanou nákladovou efektivitou a dopadem do rozpočtu. Pokud se řekne, že nákladová efektivita nebo dopad do rozpočtu jsou moc velké, léky se prostě nehradí. Nákladová efektivita a dopad do rozpočtu jsou přitom přímo závislé na finančních limitech, které si nastavujeme v závislosti na objemu finančních prostředků, které máme ve zdravotnictví k dispozici. Někde se prostě udělá čára, můžeme tomu říkat tlustá čára, a za tu se nejde.

Neustálým opakováním této podle mého banální skutečnosti ale nemůže vláda zakrýt fakt, že kvalitní zdravotní péče by mohlo být více a rychleji dostupné, kdyby se na ni použily peníze, které se vláda rozhodla zdravotnictví sebrat. Velký problém s kvalitou a dostupností péče ale může nastat v následujících letech. Zřejmě dojde k nominálnímu procentuálnímu navýšení úhrad pro příští rok, možná někde kolem 4 %, což je ale výrazně pod úrovní současné inflace. Takže reálně budeme chtít po nemocnicích, prakticích, ambulantech stejný rozsah péče, stejnou kvalitu zdravotní péče, ale za méně peněz. Tím, že vláda reálně bere zdravotnictví desítky miliard korun na léta dopředu, jasně říká, jakou prioritu pro ni zdravotnictví a zdravotní stav české populace představuje. Tyto peníze chybí a budou chybět na rozvoj českého zdravotnictví. Na terapie pro velké skupiny pacientů.